Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní pan předseda Bartošek, poté pan předseda Farský. Děkuji za slovo.

To, co je pro mě zjištění, to je pouhé konstatování, že Demokratický blok zastupuje 48 poslanců této Poslanecké sněmovny.

Budemeli chtít všechno řešit zákonem, možné to je, ale ze života se vytratí slušnost. Minimálně bych považoval za správné a lidsky slušné, aby předseda druhé nejsilnější politické strany po volbách měl zastoupení v jedné z nejvyšších ústavních funkcí. Děkuji. Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní pan předseda Farský. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan Fiala nebyl zvolen. Ta čísla jsou jasná. Není složité je rozklíčovat a najít si, že ta hlasovací mašinérie, která tady probíhá od pondělí, má jen další pokračování. Párkrát tady v tomto týdnu zazněla slova o potřebné velkorysosti. O tom, že vítěz voleb dosáhl úžasného výsledku. Takřka 30 procent. Ale žádný z těch minulých vítězů voleb, který měl více než tento vítěz voleb, se nikdy nechoval takto silově a takto demonstrativně silově. Tady chybí absolutně jakákoliv velkorysost. Tady se jenom demonstruje síla. A není to... dneska to tady proběhlo takto veřejně a viděli jsme to při tom hlasování při druhém kole, kdy jsme viděli, jak se hlasovalo. Já pořád jsem přesvědčen o tom, že snad ne všichni lidé, kteří byli zvoleni za ANO, s touto koalicí, která se tady tolikrát už tento týden zopakovala, souhlasí. To vám to nikomu nevadí? Ale my jsme měli včera jednání předsedů klubů. A to bylo první jednání po tom, co jsme jako Starostové a nezávislí několikrát, ať už samostatně, nebo jako součást Demokratického bloku, žádali o schůzky s vítězem voleb, protože sice tady bylo vždycky tradicí, že vítěz voleb svolával, ale bohužel nám se pozvání v tom prvním týdnu po volbách nedostalo k jednání, tak jsme si o schůzku řekli sami. A na konci té schůzky, která vůbec nebyla o jednání, ale na které bylo jenom řečeno: tak nám řekněte, jak si to představujete.

Závěr od zástupců ANO bych jednoduchý. Žádný. Zapsali si, co jsme říkali, a tím to skončilo. A řekli, že se nám v dalším týdnu ozvou. Neozvali. Reakce byla nulová a Demokratický blok, když si vyžádal schůzku, tak ta schůzka byla ze strany zástupců ANO půl hodiny předtím, než měla začít, odmítnuta. Když jsme zažádali o náhradní termín, nedostali jsme ho. To není velkorysost. To není jednání. Včera to proběhlo úplně stejně na tom jednání předsedů výborů. Jestli 22, nebo 24 a v polovině případů, a to musím říct, hnutí ANO ustoupilo, v polovině případů ustoupil zbytek tak závěr byl jednoduchý. Bylo nám nadiktováno, kdo bude předsedy výborů, ale o tom už se debata nepřipouštěla.